Já jsem řekl, že rád pracuji s fakty, tak musím ta fakta uvést na pravou míru.

Děkuji moc. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, paní předsedající, dámy a pánové, já vítám, že pan ministr si vzal bloček na poznámky.

Jednu z nich tady teď zopakoval pan ministr průmyslu. Ona už, já jsem ji zaznamenal od jednoho koaličního poslance na twitteru, že my jsme tleskali, když pan prezident říkal, že by zrušil všechny ty výjimky.

Tak já bych mu řekl, aby si vzpomněl, co bylo před rokem a před dvěma.

A tehdy, si vzpomínám, že se daně zvyšovaly.

Ty první věci byla čísla, to asi nijak neobejdete, to druhé byly pocity lidí, kteří tady žijí, a to si myslím, že je dobré brát jako zpětnou vazbu.

Napsal jsem si.

Tu debatu jsme začali už na rozpočtovém výboru. Začnu tím, že je ten rozpočet odpovědný. Tak bych se zeptal, vůči komu?

Předpokládám, že kolegové odborníci se tomu budou věnovat, jak se tady bude do budoucna stavět.

Já jsem to už komentoval několikrát, odpovědí bylo, že to je kvůli předsednictví, zároveň ale všichni víme, že to je kvůli třem novým ministrům, 74 místům, která jsou na Úřadu vlády.

Já jsem se podíval, co jste všechno slibovali, jak to proškrtáte, před volbami i těsně po volbách, a našel jsem čísla třeba mě doplňte mezi 60 a 120 miliardami.

To tak je.